A já jsem tady už zmínil, že podporujeme to doprovodné usnesení, které žádá vládu, aby připravila vládní návrh, aby v něm promítla licencování nebankovních poskytovatelů a tvrdý dohled nad nimi. Děkuji. Dále eviduje dvě faktické poznámky. První je pan poslanec Okamura a po něm je pan poslanec Klaška.

Proto já jsem vás chtěl znova poprosit o to, protože zamítnutí tohoto návrhu znamená vlastně na dlouhou dobu konec řešení přemrštěných úroků a lichvářských praktik. Tady řešíme problém, který je tady dlouhá léta.

Dále pan poslanec Klaška. Také s faktickou poznámkou. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já už jsem se k tomuto tématu zde vyjadřoval dvakrát jak v prvním, tak ve druhém čtení. Poděkoval jsem a znovu chci poděkovat Úsvitu, stejně jak to řekl pan předseda rozpočtového výboru, že zvedli toto téma. Bohužel ten návrh problém lichvy neřeší. Této záležitosti jsem se věnoval, zúčastnil jsem se toho semináře. Všichni zhruba víme, kde ten problém je.

Děkuju. S faktickou je dále přihlášen pan poslanec Okamura.

Stačilo naroubovat jakýkoliv jiný návrh a myslel jsem, že se na tom v druhém čtení shodneme. Mě tedy překvapilo, a tady pan poslanec to zmínil, že bankovní unie, tato lobbistická organizace, vidí řešení v registraci či nějakých licencích těch subjektů, co půjčují peníze. No tak to jsme se dostali jinam. Oni to zneužili k omezení konkurence, místo abychom řešili zastropování úroků. A dokonce potom za mnou někteří účastníci semináře chodili a říkali mi to jako důvod. A poslední věc k těm soudům. Vážený pane kolego, to je přece ten problém, že oběti lichvářských úroků nemají ani gramotnost ani peníze na to si zaplatit advokáty a soudit se.

Takže to jsem chtěl jenom říci. A znova vás prosím, vraťme to buď k dopracování, nebo do druhého čtení.

A já jsem to viděl u té pracovní komise, u těch exekutorů. Náměstek Pelikán řekl, že nemá lidi na to udělat analýzu ani problém exekutorů a chtěl na to čas až do října nebo do listopadu. Takže to ministerstvo nemá ani lidi na to dělat tu analýzu, prosím vás. My jsme to slyšeli a slyšeli to teď i na té schůzce. Takže děkuju. Děkuji vám.

Já jsem to tady nechtěl zmiňovat. V těch smlouvách je problém. Tam je potřeba se na to podívat. Prostě ti věřitelé to obejdou. Děkuji. Další faktickou poznámku zde mám od pana poslance Holíka. Dobré, krásné páteční odpoledne. Přátelé, sedíme tady všichni ve Sněmovně. A víte proč?

A zkusme spolupracovat. Podali jsme nějaký návrh.